Stanovisko výboru k těmto návrhům? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Jedná se o zpřesnění způsobu provedení likvidace nadbytečných kopií dat a provozních údajů. Dále o to, že se o této činnosti vyhotoví protokol a zachovává se oprávnění správce informačního systému veřejné správy dohlédnout na průběh likvidace kopií dat a provozních údajů. Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dále se doplňuje zmocnění pro vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií, dat a provozních údajů.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C4.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Tento návrh je konkurenční s písmenem D10. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Opět jde o změnu v zákoně o kybernetické bezpečnosti, která má zajistit předvídatelnost práva pro správce i provozovatele systému a založit provozovatelům právní titul pro úhradu reálně vzniklých nákladů. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Jenom konstatuji, že pokud jsme schválili... Ano, hlasovali.

Záznamy, které mám já i legislativa, hovoří o tom, že o písmenu C5 jsme nehlasovali. Tak můžeme hlasovat ještě jednou.

Dále se provozovatelům zakládá právní titul pro úhradu účelně vynaložených nákladů za předání dat, provozních údajů a informací. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy můžeme pokračovat, prosím.